Děkuji. Tímto jsme prozatím vyčerpali faktické poznámky a nyní prosím pana poslance Bendla, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vidím, že lavice zpravodaje i předkladatele návrhu je prázdná, pan ministr financí tu není a Radko Martínek jako senátor předkládající a obhajující tento návrh také nemá příliš mnoho času na to, aby se věnoval debatě. Pane poslanče, pan senátor je v sále, předpokládám, že pan ministr si odskočil. Že by nějaké další foto?

Já myslím, že se musíme vrátit k tomu začátku, proč vlastně vůbec tento návrh zákona projednáváme. Vláda řekla nechceme druhý pilíř, víme co s důchody, sebereme na důchody peníze někde jinde a přijdeme možná někdy s nějakou koncepcí. A vzhledem k tomu, že se na řešení důchodové reformy měly, nebo bývalá vláda předpokládala, že se na tom budou podílet všechny rozpočty, tak abychom na ty důchody jednou měli, přišli zejména představitelé krajů a řekli: my ty peníze chceme zpátky, koukejte nám je vrátit. Proto vznikl politický obchod, který se jmenuje přidáme jednotlivým krajům finanční prostředky, protože je určitě potřebují. Nic proti. I opozice, a padlo to tady několikrát, hlasovala pro přijetí zákona o rozpočtovém určení daní a pro navýšení finančních prostředků krajům bez ohledu na to a teď vám řeknu praktický příklad, jak to vypadá v praxi. Středočeský kraj, kde se občas zúčastňuji jednání krajského zastupitelstva, ten už si finanční prostředky z tohoto zákona, který teprve projednáváme, začlenil do svých výdajů i příjmů. Poměrně nestandardní věc, protože zákon není ani platný, ani účinný, ale vedení Středočeského kraje, představitelé KSČM a sociální demokracie, kteří spolu v koalici vládnou ve Středočeském kraji, už vědí co s penězi, které Poslanecká sněmovna ještě vlastně neschválila.

Možná byste čekali, že těch 600 milionů korun, které z těch 3,5 miliardy dostanou Středočeši, půjde na podporu školství. Možná byste čekali, že to půjde na významné posílení dopravní obslužnosti anebo investic do dopravy. Ale ti z vás, kteří jsou pragmatičtí, vědí, že to tak není.

A podíváteli se na strukturu výdajů Středočeského kraje kde je tedy mimochodem sympatická, v uvozovkách, částka 48 milionů korun za porušení rozpočtové kázně v případě čerpání evropských peněz, takže i na to stát nebo Poslanecká sněmovna formou posílení rozpočtového určení daní přispěje , tak finanční prostředky půjdou zejména na dotační fondy do obcí.

Možná podotknete, že je to věc krajského zastupitelstva, které by si mělo pohlídat, že finanční prostředky z těch jednotlivých fondů kraje nedostanou jenom starostové podle své politické legitimace, a musí si to ohlídat zastupitelstvo. To, co ale mě mrzí, a ukazuje se opravdu, že šlo o účelovou změnu, která nepodporuje systémové výdaje do oblastí, které jednotlivé kraje opravdu by měly financovat, ale ono se tak neděje.

Mě na rozdíl od řady mých předřečníků nepřekvapuje, že sociální demokracie se snaží utlumovat tu motivační složku uvnitř rozpočtu. Ono už to tady padlo.